Asociace praktických lékařů, promiňte. Bez toho si nemůže zaměstnavatel ověřit bezinfekčnost a je úplně liché si myslet, že když někoho pošleme na prohlídku, tak to bude vyřešeno.

Z těchto důvodů navrhujeme právní úpravu zdravotních průkazů jako celek zrušit. Děkuji, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Předložený vládní návrh zákona stanoví mimo jiné okruh informací, u nichž bude Ministerstvo zdravotnictví zajišťovat přípravu souborů dat pro reporting Evropské komisi, Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí.

V souvislosti s výše uvedeným je nutné dále stanovit povinnost Ministerstvu zemědělství poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace potřebné pro plnění nových reportingových povinností a doplnit přechodná ustanovení v návrhu zákona.

Na základě tabákové směrnice je v současné době zákonem o potravinách stanoveno, že tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret jsou vyňaty ze zákazu charakteristické příchuti a zákazu obsahu aromat a dále jsou vyňaty z povinnosti nést některá varování pro spotřebitele.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je třeba si uvědomit několik základních parametrů.

Je to naprosto striktní a jasná analýza.